Děkuji ještě jednou za slovo.

Je to smlouva standardní a jsem přesvědčen, že její přijetí pomůže ke zvýšení právní jistoty investorů, a tím poslouží k rozvoji ekonomických vztahů mezi našimi zeměmi.

Proto navrhuji smlouvu k odsouhlasení a podobně jako posledně ji také v souladu s návrhem organizačního výboru doporučuji přikázat k projednání zahraničnímu výboru.

Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Nemáte. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru? Kdo je proti?

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.